Ještě předpokládám procedurální návrh pana předsedy Bendy.

Ověřovatelé jsou ti, kteří musejí ověřit tu schůzi, co se na ní odehrálo. A to je první krok podle jednacího řádu, který se musí stát. To znamená, že první hlasování, které musí proběhnout, je hlasování o ověřovatelích.

A v tom případě musí být ujasněno, že dokud nejsou načteni a schváleni ověřovatelé, není možné přednášet procedurální návrhy nebo jakékoli jiné návrhy, a až poté, co jsou určeni a schváleni ověřovatelé, bude možné vystupovat i s přednostním právem a i v rámci procedurálních návrhů, protože tyhlety věci spolu úzce souvisí. V tento moment rozumím tomu, že se hlásí paní předsedkyně ANO, ale jediná obava, která tady je, je, že v tento moment bude pouze argument proti argumentu, kdo se jak choval. Požádám vás, paní předsedkyně, samozřejmě slovo vám udělím, protože zatím není úzus, jakým způsobem postupovat.

Děkuji za slovo. Je pokročilá hodina, pane místopředsedo. Já si nemyslím, že byste mně neměl udělit slovo. Schůze byla zahájena. Já mám přednostní právo, mohu vystoupit kdykoli.

A především bych jenom chtěla reagovat velmi krátce jednou větou na pana předsedu Bendu s tím, že já jsem si jeho slova přeložila: protože jste zlobili, tak my můžeme porušit jednací řád. Takhle jsem tomu rozuměla.

Pan předseda Výborný. Děkuji, pane místopředsedo. Skutečně hovořit tady o nějakém trestu, to jako nic takového skutečně tady nepadlo. Není v tuto chvíli zde usnášeníschopná Sněmovna.

Ale není to žádný trest ze strany koalice vůči opozici.

Prosím.

Já to pokládám za nemožné. Ověřovatelé, a všude se to tak dělá, na všech orgánech Poslanecké sněmovny, vždycky to tak bylo na schůzích Poslanecké sněmovny, vždycky to tak bylo, nejprve se ustaví ověřovatelé, protože to jsou ti, kteří mají posléze dosvědčit, jestli se tak stalo.

A myslím, že ten podnět, se kterým přišel pan předseda Vondráček, je zcela na místě. Děkuji za tuto kultivovanou diskusi. A vzhledem k tomu, že nebylo dosaženo kvora k tomu, abychom byli usnášeníschopní a mohli jsme schválit ověřovatele, přerušuji tuto schůzi.